A my máme dobré důvody se domnívat, že tu žádná protiústavnost není. Koneckonců to, co citovala paní kolegyně profesorka Válková, skutečně bylo obsaženo v tom konceptu, který připravovala pracovní komise Legislativní rady vlády. Samotná Legislativní rada vlády ovšem do svého stanoviska nepřevzala tyto argumenty, protože s nimi nesouhlasila. Ta věc je poměrně jednoduchá.

Vycházelo ze stavu, kde jednak o primárním zařazení rozhodoval soud, a tedy tom, k čemu se vyjadřoval ten Ústavní soud. Ředitel věznice měl potom pravomoc měnit rozhodnutí soudu, což skutečně zní podivně. A jednak, a to je ještě důležitější, v té době skutečně ty čtyři různé typy vykazovaly výrazné odlišnosti z hlediska práv těch odsouzených. Z hlediska toho, jak často lze přijímat návštěvy, jak často lze dostat balík, a dalších pro vězně velice důležitých práv.

Nicméně v mezidobí došlo v tomto směru k narovnání a všechna tato práva jsou dnes stejná ve všech těch třech typech, které chceme sjednotit. Takže tento problém odpadl.

Ano, neuplatňuje se vnější. Já to slyším, tady paní profesorku, je to dobrá připomínka, ano, vnitřní se uplatňuje, ale ta vnější, to jsem chtěl říct, se neuplatňuje a nikomu to protiústavní také nepřipadá.

Pro vaši představu, takto přeřadíme každoročně několik tisíc osob. A to rozhodnutí pro něj nebude mít žádné následky. Oproti tomu ředitel věznice je někdo, kdo zodpovídá za vnitřní pořádek, bezpečnost a fungování té věznice.

A to budou problémy, za které je odpovědný ten ředitel věznice. Takže on má takovouto přirozenou motivaci k tomu, aby rozhodoval správně.

Takže my se domníváme, že skutečně řešit tuto věc uvnitř té věznice s potřebnými zárukami, které tam jsou jednak právě v té poradní komisi a jednak v té možnosti odvolání ke generálnímu řediteli, je mnohem lepší.

A je to prostě nějaké reziduum skutečně staré koncepce. Ještě v tom jsou cítit ty čtyři nápravné skupiny. A já doufám, že ten krok od něj učiníme. Pokud zejména můj ctěný pan kolega poslanec Benda měl potom nějaké detailnější připomínky, myslím, že to je něco, o čem se určitě můžeme bavit v ústavněprávním výboru.

Děkuju. Děkuji, pane ministře. Paní zpravodajka nežádá o závěrečné slovo. A vzhledem k tomu, že padl návrh od pana poslance Ondráčka na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, tak budeme nejprve hlasovat o tomto návrhu. Návrh na zamítnutí, pokud jsem správně poslouchal, nepadl. Budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení.

Návrh přijat nebyl. Tím pádem se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s přikázáním ÚPV jako garančnímu výboru.

Další návrhy na přikázání nejsou. Zeptám se, zda z pléna někdo navrhuje? Ano, paní poslankyně Černochová, potom paní poslankyně Válková. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že podvýbor pro vězeňství pracuje pod výborem pro bezpečnost, navrhuji přikázání do bezpečnostního výboru. Ano, paní poslankyně Válková má stejný návrh.

Tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme přikázali garančnímu výboru ústavněprávnímu a dále ještě výboru bezpečnostnímu.